Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců, protože hlasujeme podle § 97 odst. 4, to znamená, že Poslanecká sněmovna by souhlasila s návrhem, který předložil Senát.